Doplňuji tak pozměňovací návrh, který prošel v minulé novele.

Myslím si, že na obou stranách, jak na straně školy, tak na straně zaměstnavatelů, je snaha o vzájemné prohloubení.

Já bych si dovolila pak přihlásit k tomuto pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě. Děkuji vám všem, kteří jste vydrželi být v klidu, za pozornost. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Chalánková, připraví se paní poslankyně Putnová. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. A vzhledem k tomu, že chci poděkovat paní ministryni za upozornění na legislativně technické úpravy, tak ho budu muset načíst v té nové podobě celý.